V návrhu zákona je povinnost výrobce uzavřít na všechny druhy svých obalů smlouvu s jedinou AOS. Nemůže si tak vybrat, že bude různé druhy svých obalů řešit s různými AOS. Uvedené ustanovení nedůvodným způsobem omezuje povinné osoby na spolupráci pouze s jednou autorizovanou obalovou společností. Důvody vyjádřené v důvodové zprávě nepřevažují právo na svobodu podnikání a samostatné rozhodování, navíc je ustanovení ve vnitřním rozporu s § 17 odst. 4 zákona, ve kterém vláda předpokládá vznik autorizované obalové společnosti zajišťující sdružení plnění výhradně pro vratné zálohované obaly, přičemž navrhované ustanovení vznik takové obalové společnosti přímo vylučuje. Proto navrhuji zrušit tuto povinnost výrobce. Další sněmovní tisk se týká snížení nutného finančního zajištění žadatelů o autorizaci a taktéž ho předkládám s kolegyní Danou Balcarovou. Uvedené ustanovení omezuje nové žadatele o autorizovanou obalovou společnost a nedůvodně požaduje finanční zajištění na dobu ekonomicky nepřijatelnou. Rozšíření požadavku na prokázání finančního zajištění po dobu prvních tří let klade neúměrně vysokou bariéru pro vstup nových autorizovaných obalových společností na trh.

Vzhledem ke stavu, kdy není do udělení autorizace možné přesně stanovit finální rozsah podmínek, neboť tyto jsou průběhem správního řízení nezanedbatelným způsobem ovlivňovány, nelze ze strany žadatele předložit obci smlouvu, která by byla v souladu s budoucími podmínkami autorizace. Obdobně ani zástupce obce není schopen podepsat jakoukoliv smlouvu se subjektem, který není oprávněn k podnikání v oblasti, na kterou by měla být smlouva podepsána. Tento požadavek je fakticky nesplnitelný a tvoří nepřekonatelnou bariéru pro vstup dalších autorizovaných společností na trh. Můj další pozměňovací návrh, který taktéž předkládám s kolegyní Danou Balcarovou, se týká vypuštění zákazu být akcionářem či společníkem více kolektivních systémů. Lze souhlasit s omezením, aby jedna povinná osoba nemohla být akcionářem více autorizovaných obalových společností. Je však nedůvodné a neopodstatněné, aby nemohla povinná osoba být jak akcionářem autorizované obalové společnosti, tak akcionářem nebo společníkem kolektivního systému, například elektro nebo na pneumatiky. Novela zákona omezuje svobodu podnikání danou ústavním pořádkem. Úprava tohoto ustanovení zasahuje do podnikatelských svobod daných ústavním pořádkem. Zájem na této regulaci nepřevažuje právo na svobodné podnikání. Další sněmovní tisk, který předkládám, a zase společně s kolegyní Balcarovou, se věnuje spolupráci s více autorizovanými společnostmi doplnění zjišťování výše nákladů. Uvedené ustanovení nedůvodným způsobem omezuje povinné osoby na spolupráci pouze s jednou autorizovanou obalovou společností. Když se na to podíváme, tak za prvé důvody vyjádřené v důvodové zprávě nepřevažují právo na svobodu podnikání a samostatné rozhodování. Za druhé je ustanovení ve vnitřním rozporu s § 17 odst. 4 zákona, ve kterém vláda předpokládá vznik obalové společnosti zajišťující sdružené plnění výhradně pro vratné zálohované obaly, přičemž navrhované ustanovení vznik takové autorizované obalové společnosti přímo vylučuje.

Zjišťování výše nákladů obcí na provoz systému zpětného odběru odpadů z obalů by v případě působení více autorizovaných obalových společností mělo být zajišťováno nezávislým orgánem, a to v souladu s evropskou legislativou. Takovouto nezávislou osobou je, jak navrhuji v tomto pozměňovacím návrhu, a myslím si, že by to tak mělo být, Ministerstvo životního prostředí a ne jen jedna určená autorizovaná společnost, jak je momentálně v návrhu zákona.

Ustanovení, které v zákoně specifikuje jako účastníky řízení o autorizaci všechny autorizované společnosti zajišťující sdružení plnění ve vztahu k obalům, kterých se týká řízení o udělení nebo změně autorizace, a žadatele, kteří žádají o udělení autorizace ve vztahu k obalům, kterých se řízení týká, je nesoutěžní, neboť umožňuje přímé tržní konkurenci neomezený přístup k detailním informacím o vnitřních procesech, strategiích, koncepcích i finančních informacích tvořících obchodní tajemství účastníka řízení, který správní řízení vyvolal, a to zcela bez ohledu na věcnou i právní podobu jeho ochrany obchodního tajemství. Mimo možnosti přístupu budoucích či současných konkurentů k obchodnímu tajemství žadatele může na základě znalosti detailních informací docházet ze strany budoucí či současné konkurence k ovlivňování trhu či ovlivňování rozhodování správního orgánu. Současně může docházet k účinnému blokování průběhu správního řízení. Proto navrhuji vymezit okruh účastníků všech správních řízení ve věci autorizace pouze na žadatele.

Pozměňovací návrh řeší v podstatě tři základní oblasti. První oblast umožňuje vznik subjektů zajišťujících zálohování, které budou fungovat za podmínek odlišných od klasických autorizovaných společností, nebudou tak vázány například podmínkami na zajištění minimální hustoty sítě zpětného odběru. Za druhé zabraňuje diskriminaci malých a venkovských prodejen ze strany producentů nápojů a ve třetí řadě požaduje oddělení zálohových systémů od systému sběru ostatních obalových odpadů, a to jak organizační, tak zejména finanční, neboť prostředky ze záloh náleží spotřebitelům a musí být jasně odděleny od prostředků ostatních.

To však ve svém důsledku vede k diskriminaci a poškozování malých obchodů zvláště ve venkovských regionech, kde je postavení prodejců nejcitlivější. Této diskriminaci předložený návrh zabraňuje. Navrhovaná právní úprava správně omezuje možnost převzetí odpovědnosti za zpětný odběr a využití obalů pouze na státem k tomu autorizované subjekty.

Navrhované usnesení umožňuje výrobcům nápojů, ale i jiného zboží vytvořit si libovolný subjekt, který by zajistil výkup takových obalů v celé obchodní síti, aniž by forma a provoz tohoto subjektu byly omezovány podmínkami stanovenými pro autorizované obalové společnosti.